Zvýšení samotných normativů považuji za nezbytné zejména z důvodu enormního růstu cen energií, který vládou stanovené normativy dostatečně nereflektují.

S ohledem na výrazný růst inflace a cen základních životních potřeb a nákladů rodin s nejmenšími dětmi, jako je bydlení, energie, potraviny, pohonné hmoty, dětské potřeby a jiné možné zboží, považuji toto zvýšení za nezbytně nutné a velmi akutní.

Součástí tohoto návrhu jsou i přechodná ustanovení upravující způsob čerpání zvýšeného rodičovského příspěvku, a to jak onoho základního jednorázově navýšeného, tak i těch navýšených následně na základě pravidelné inflační valorizace osobami, které k datu jeho zvýšení tento příspěvek nedočerpaly.